Pracujeme na tom.

To je asi tolik k této oblasti. Zmíním ještě pozměňovací návrhy, které tady také budou potom načteny a odůvodněny.

Chci ho tady okomentovat.

Takže toto bychom chtěli dopracovat během příštích dnů.

Považuji za hodně důležité, abychom domácnosti v České republice podpořili.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. A nyní mohu konstatovat, že výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 171/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Vít Kaňkovský, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré poledne, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Jak už avizovala paní místopředsedkyně, včera ve večerních hodinách se sešel výbor pro sociální politiku tak, aby projednal tak jak bylo požadováno, kdy tento tisk je navržen projednat ve zkráceném řízení stanovisko ke sněmovnímu tisku 171.

Byla tam celá řada podnětů už i z praxe, tak jak v tuto chvíli pomoc uprchlíkům z Ukrajiny probíhá, a já na tomto místě chci poděkovat jak koaličním, tak i opozičním poslancům za to, že ta diskuse opravdu byla velmi věcná, velmi podnětná, a jako předseda výboru si toho vážím.

Je to sněmovní tisk 171. Po úvodním slově náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Dany Roučkové, zpravodajské zprávě poslance Víta Kaňkovského a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Tolik znění usnesení výboru ze včerejšího večera. Děkuji, pane zpravodaji.

Prosím, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Chvilku vyčkáme, až se nám ustálí počet přihlášených. A já jen zopakuji, že nyní budeme rozhodovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Počet přihlášených se nám ustálil, a můžeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?